Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, chci především poděkovat paní poslankyni Kovářové za její trvalý zájem o tuto problematiku, protože si myslím, že pro vládu je důležité, aby opozice kontrolovala její činnost a připomínala jí její vlastní priority. Takže to je věc, kterou v každém případě oceňuji pozitivně. Ačkoliv bych velice rád mluvil také o otázce sociálního bydlení, které pokládám za hodně důležité, rád bych to ještě dotáhl do konce, tak budu mluvit o internetu.

Vláda 5. října schválila dva klíčové dokumenty tady v této věci. Národní plán rozvoje sítí nové generace a návrh zákona opatření ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostního internetu. Pokud jde o schválení národního plánu rozvoje sítí nové generace, tohle bylo důležité pro naplnění předběžné podmínky pro účely implementace speciálního cíle, to znamená operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, s názvem zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. Tohle je klíčový cíl. Předběžná podmínka byla naplněna, Evropská komise národní plán rozvoje sítí nové generace schválila 9. prosince loňského roku, to znamená, 9. prosince máme souhlas Evropské komise.

Tak jak jsem požádal o informace na Ministerstvu průmyslu, v současné době je dokončována podoba výběrových kritérií na základě připomínek odborné veřejnosti. Probíhají práce na přípravě pozměněného návrhu intervenčních oblastí, kam by měly směřovat dotační prostředky. Tento návrh bude podroben veřejné konzultaci s trváním cca čtyř týdnů s předpokladem zahájení v únoru letošního roku. Jsou zpracovávány ostatní průvodní dokumenty potřebné pro první výzvu k předkládání žádostí o dotační podporu. Na této dokumentaci spolupracuje rovněž Český telekomunikační úřad. Pokud jde o vyhlášení výzvy, tak to je plánováno po zpracování výsledků veřejné konzultace a byl jsem informován, že tato výzva by měla být s velkou pravděpodobností vyhlášena v průběhu měsíce března tohoto roku. Já to pokládám za důležité z hlediska toho, abychom skutečně ty peníze stihli utratit. A jenom mi dovolte, ještě mám chviličku času, pár poznámek k té druhé věci a to je zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací. Jsem rád, že ten návrh už tady prošel prvním čtením, to znamená, je na tom lépe než zákon o referendu. Je projednáván ve výborech. Čili já pokládám za důležité, aby se nám povedlo tento návrh zákona projednat a schválit v Poslanecké sněmovně v každém případě ještě do konce tohoto funkčního období, aby to tady po nás nezůstalo jako dluh. A chci slíbit Poslanecké sněmovně i paní poslankyni, že určitě jako předseda vlády se budu zajímat o to, aby byly dodrženy ty termíny, které avizuje Ministerstvo průmyslu. Má paní poslankyně zájem o doplňující dotaz? Pane premiére, děkuji za odpověď. Děkuji samozřejmě také za ujištění a moc si přeji, aby tento příběh, který pro české úřady, především Ministerstvo průmyslu a obchodu, nevyznívá moc lichotivě, dopadl dobře. Nechat si proklouznout byť jen část z oněch evropských 14 mld. mezi prsty by bylo velkou chybou a věřím, že si to vy, pane premiére a snad i pan ministr Mládek dobře uvědomujete. Děkujete mi již poněkolikáté za můj zájem. Věřte mi však, že bych byla radši, abych vás již v této věci interpelovat nemusela, neb vysokorychlostní internet je skutečně budoucností pro tuto zemi. Také děkuji. Prosím pana premiéra.

Čili jakmile bude vyhlášena výzva, tak si myslím, že to je významný milník, pokud jde o čerpání těchto příslušných prostředků. A možná pak už nebudou potřeba další interpelace na půdě Poslanecké sněmovny, pokud už se dostaneme v té fázi využití evropských prostředků takto daleko. Musím říci, že to není úplně jednoduchý proces.

Děkuji. Já poprosím, pane poslanče, než vám dám slovo, jenom na stenozáznam upravím, že pan předseda Hamáček se neomlouvá z jednání, je přítomen.

Vážený pane premiére, obracím se na vás ve věci problematiky strukturálně postižených regionů, mezi něž patří Ústecký kraj, Karlovarský kraj a Moravskoslezský kraj. Jelikož pocházím z Moravskoslezského kraje, tak mě speciálně zajímá tento kraj a karvinský region, který patří k okresům s nejvyšší nezaměstnaností v zemi. Jedním z řešení pro zlepšení hospodářské situace pro tento kraj a region je vytvoření nových pracovních míst.

Dle vašich slov mělo najít práci zhruba od dvou do pěti tisíc lidí. Řekl jste, že Karviná a Karvinsko jsou vaší prioritou, protože tady je nezbytné rychle nabídnout lidem práci jinde než v těžbě, kterou OKD nepochybně postupně ještě více utlumí. Bohužel zatím zde průmyslová zóna Nad Barborou připravena není. Mám proto na vás otázku. Proto se vás chci zeptat, kdy slibovaná zóna Nad Barborou podle vás už bude, a jaká konkrétní opatření a cíle tato vaše vláda chystá ke zlepšení hospodářské situace v tomto kraji. Také děkuji. Slovo má pan předseda vlády Bohuslav Sobotka. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, chtěl bych poděkovat panu poslanci Šinclovi za jeho zájem o informace k problematice přípravy a rozvoje strategické průmyslové zóny Nad Barborou. Skutečně platí, že ta zóna je připravována ve vazbě na restrukturalizaci hospodářsky slabých regionů, konkrétně regionu Karviná v Moravskoslezském kraji. Příprava této strategické průmyslové zóny byla schválena usnesením naší vlády, respektive, pardon, byla schválena usnesením vlády, to byla ještě vláda Jiřího Rusnoka, 30. října roku 2013, a naše vláda potom na to navázala aktualizovaným usnesením vlády 22. července roku 2015. Tato průmyslová zóna je připravována v rámci programu na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury. Správcem tohoto programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu, příjemcem dotace je Moravskoslezský kraj a zdrojem financování by měl být zvláštní účet Ministerstva financí. Jednou z podmínek vydání registrace této konkrétní dotační akce je doložení územních rozhodnutí v právní moci hlavních staveb technické a dopravní infrastruktury. Příjemce dotace musí v tomto případě doložit čtyři územní rozhodnutí. Bohužel ve třech případech z těchto čtyř územních rozhodnutí došlo v průběhu procesu územních řízení k připomínkám a odvoláním ze strany účastníků a územní rozhodnutí v právní moci nebyla dosud doložena. Bez získání územních rozhodnutí v právní moci nemůže Moravskoslezský kraj pokračovat v další přípravě a výstavbě staveb dopravní a technické infrastruktury této průmyslové zóny.